Děkuji za slovo ještě jednou, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se na úvod tohoto projednávání možná chtěl zeptat předkladatele, respektive pana předsedy Výborného, vaším prostřednictvím, který do programu této schůze navrhl právě zařadit tyto výroční zprávy. Možná ten dotaz může směřovat i na pana předsedu Jakoba, vaším prostřednictvím.

Zároveň také asi využiji toho, že zde projednáváme bod, který se týká České televize, a to k tomu, abych pogratuloval nově zvolenému řediteli, generálnímu řediteli České televize Janu Součkovi. To i z toho důvodu, že jsem rád, že se nám podařilo zde přijetí té malé novely o České televizi, při které jsem několikrát důrazně upozorňoval na to, že by nebylo dobré tuto novelu přijímat v průběhu již vyhlášeného výběrového řízení, aby právě nemohl být nikým zpochybněn mandát nově zvoleného ředitele České televize. Takže jsem rád, že se to podařilo ještě předtím, než tato novela šla v platnost.

Byl to rok, kdy jsme právě média veřejné služby potřebovali.

Samozřejmě v důsledku této pandemie bylo zasaženo také právě hospodaření České televize a Česká televize v tomto období hospodařila se svým standardním rozpočtem a i navzdory zásadním komplikacím zvládla poskytovat veřejnou službu v rozsahu, na který byla a je česká společnost zvyklá. Tento zásah do hospodaření České televize je zřejmý při pohledu do té zprávy v kolonkách Tržby, kdy v roce 2020 tržby za vlastní výkony a zboží se propadly o 12 %, přičemž tržby z reklamy propadly až o 37 %.

Na straně 32 výroční zprávy ta zpráva komponuje využívání televizních poplatků a výši rozpočtů České televize a BBC.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Já vám děkuji a ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do všeobecné rozpravy? Nikoho takového nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu, končím. Není tomu tak, přistoupíme k podrobné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, patrně načtete návrh usnesení, prosím. Pane místopředsedo, bude stačit, když se odkážu na své úvodní slovo, kde jsem to usnesení načetl, a tedy můžeme o něm hlasovat?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení?

Je to hlasování s pořadovým číslem 374, přihlášeno je 153 poslankyně a poslanců, pro návrh 131, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.